Jinak samozřejmě to stárnutí populace, to je zajímavá pasáž. Že stárnutí populace nemá jen negativní dopady na rozpočty.

Ušetřit provozní investiční výdaje.

A o tom tady celou dobu hovoříme. Vy jste ji nepředložili.

Jsou založeny na principu, že důchody současných penzistů platí průběžně dnešní pracovní síla.

Ale dopad tohoto vývoje na průběžný systém není správně analyticky vyhodnocen.

Ale o tom už jsem tady asi dvakrát hovořil. A znova říkám, že SPD samozřejmě trvá na tom, aby stát zajistil lidem důstojné důchody, aby to bylo státem garantované.